Tímto se vás ptám, vážený pane ministře dopravy: nešlo by něco udělat například, aby mu zkušební komisař vydal malou kartičku nebo něco podobného na dobu, než dostane řidičský průkaz? Děkuji vám za odpověď a dodatečně vám přeji mnoho úspěchů v řízení vašeho ministerstva. Ostatním děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra o odpověď na interpelaci. Dobré odpoledne, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Lhůta 20 dnů vychází z technologie jeho výroby a zohledňuje také maximální lhůtu pro případy nárůstu počtu vydávaných řidičských průkazů.

Obecně v praxi bývají obě lhůty obvykle ještě kratší, než jak jsou stanoveny právním předpisem.

Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Zahradníček má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Děkuji vám, pane ministře.

Děkuji. Ještě jednou, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podle informací z mého kabinetu pan ministr Prachař odpověděl a odeslal odpověď do Sněmovny v řádném termínu, to je do 14. října. A podle dotazu tady ta odpověď byla přímo předána.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že pan ministr není přítomen, tak jen stručně, o co jde. Můj dotaz spočívá v tom, že jsme v posledních volbách, zvláště v těch komunálních, zaregistrovali rostoucí počet stížností na výsledky a především na průběh voleb.

Ale vzhledem k tomu, že pan ministr není přítomen, využil bych v tomto případě formu písemné interpelace na pana ministra. Nyní ještě následuje druhý krátký dotaz. Z 28 států Evropské unie probíhají volby v cyklu jednodenní volby ve 26 a pouze ve dvou státech Evropské unie tím druhým státem kromě České republiky je Itálie jsou volby dvoudenní.

Šestou interpelaci přednese pan poslanec Zdeněk Ondráček, který bude interpelovat pana ministra obrany Martina Stropnického ve věci odletu vojenského speciálu. Děkuji za slovo.

Vzhledem k této kalamitě počasí toto vojenské letadlo nebylo schopno odstartovat. Na druhou stranu jsou informace o tom, že civilní letiště v PrazeRuzyni bylo schopno i v době kalamity odbavovat lety běžně podle letového harmonogramu.

Děkuji. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, při té dlouhé rozpravě o mrazu, která tady proběhla na této schůzi, snad jediný dopravní prostředek, který nebyl zmíněn, bylo letadlo. A já to vůbec nechci zlehčovat, ale příčiny jsou vlastně, řekl bych, téměř triviální. Teď vážná věta.

Jsme si vědomi, že je potřeba zajistit ještě jeden hangár, a tam jsou ty náklady odhadovány asi na 20 milionů korun, které budeme muset v rozpočtu najít.